A tak to skutečně není.

Prosím, máte slovo.

Když to řekne soudní znalec směrem k tomu velkému informačnímu systému, tak pak pro jistotu ho honí po soudech a trvá to pět sedm let, než je očištěný.

Toto neudělá jeden soudní znalec. Konkrétní příklad? Máte slovo. Děkuji za slovo.

V tu chvíli už můžete měnit případně i dodavatele. Ale souhlasím s vámi, že pak je potřeba mít perfektně připravenou analýzu a rozdělenou na ty jednotlivé komponenty. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ale byla jsem oslovena panem předsedou Stanjurou, zmínil Ministerstvo financí.

Nemohla být vypsána veřejná zakázka, pokud tam nebyla záruka, že někdo ty zdrojové klíče prostě dá, dá je z rukou. A to vyplývá z této smlouvy. Proto dneska už se soutěží nový systém.

A třicet let bohužel trvalo, než jsme se z toho vendor locku dostali. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Válka. Máte slovo.

Nyní je přihlášen pan místopředseda Filip do rozpravy a potom pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Nenavrhuji tedy žádné usnesení k této interpelaci. Děkuji, paní ministryně. Děkuji všem ostatním, kteří diskutovali, ale diskuse se dostala jinam, než jsem předpokládal. Děkuji. A nyní pan předseda Stanjura ještě v rozpravě. Prosím, máte slovo. Já jsem ji ani nevyzval, ani neoslovil, ani jsem nikoho nekritizoval. Měl jsem obecnou poznámku.

Takže to není vůbec opozičněvládní spor. Úplně přesně nevím.

To prostě není pravda. A neberte to jako kritiku.